Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2016 naplňovala bezezbytku své zákonné povinnosti.

Rada si proto stanovila prioritu vedoucí ke zmapování technologických možností s následnou reflexí ve vztahu k možné regulaci či podchycení oblastí, které se dle stávajících předpisů regulaci vymykají.

Návrh usnesení bych přednesla v podrobné rozpravě. Děkuji vám. Otevírám všeobecnou rozpravu. Všeobecnou rozpravu končím. Závěrečné slovo ani nezazní, takže otevírám podrobnou rozpravu, dávám slovo paní zpravodajce. Usnesení volebního výboru z 6. schůze dne 10. května 2018 ke Zprávě o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016, sněmovní tisk 78.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o stavu v oblasti rozhlasového vysílání a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016 dle sněmovního tisku 78, II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, III. zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o projednání sněmovního tisku 78 volebním výborem. Já děkuji a končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečné slovo není, takže můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak nás s ním seznámila paní zpravodajka. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z dnešního jednání Poslanecké sněmovny se omlouvá pan poslanec Farský v době od 11 do 12 hodin z důvodu pracovního jednání v Praze.